29.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty.

Hlavní navrhované změny v zákoně o evidenci tržeb jsou ty, že stanovení data náběhu, takzvané třetí a čtvrté fáze bude už společně, to znamená sedmý měsíc po účinnosti novely. Já vás přeruším a požádám o klid v sále. Prosím pokračujte.